Česká republika je jednou z mála zemí střední a východní Evropy, kde taková vědecká infrastruktura existuje. My samozřejmě podporujeme i tyto aktivity.

Zároveň s tím se zabýváme také novelou vysokoškolského zákona, to už tady paní ministryně zmínila. Děláme to samozřejmě společně, protože některé otázky se překrývají, takže to je určitě důležité.

A to si myslím, že je také důležité.

Takže řešíme teď otázku institucionálního financování vysokých škol.

Je to projekt, který je samozřejmě velmi důležitý a který zase pomůže pozvednout úroveň naší vědy v oblasti farmacie nebo v dalších oborech.

Pochopitelně takovou klíčovou oblastí, kterou se Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zabývá, je regionální školství.

Ale je to samozřejmě trošku složitější věc.

Minule, při minulé revizi, bohužel tedy asi selhala komunikace a přesvědčování, proč vlastně takovou věc děláme. Druhá věc je, můžeme mít tedy krásné papíry, ale musíme implementovat a pomáhat tedy nejenom školám metodicky, ale také připravovat na to učitele.

Zbavit se problémů vyloučených lokalit lze jenom tím, že budeme poskytovat kvalitní vzdělávání a přivedeme děti do školy.

Kromě toho jsme začali výrazněji podporovat také rozvoj školské infrastruktury.

Ale není to něco, co bude hotovo ze dne na den.

No a v rámci té podpory regionálního školství se počítá také s podporou ředitelů v rámci středního článku podpory, ten také, ten projekt, už začíná fungovat, probíhá a samozřejmě s dalšími akcemi. Tak já si myslím, že jsem vyčerpal ty nejdůležitější věci.

Já děkuji moc, paní předsedající.